Změny navržených ustanovení v zákoně k podpoře obnovitelných zdrojů byly upravovány výhradně ve prospěch výrobců namísto zakomponování nástrojů k možnosti pružné regulace výroby obnovitelných zdrojů, resp. rostoucích nákladů s výrobou spojených.

Obáváme se, že tato situace pokračuje i v současnosti a účastní se jí ti samí lidé, s jejichž následky rozhodování se vypořádáváme doposud.

Na jedné straně Česká republika hovoří o nárůstu výroby z určitého druhu OZE, na straně druhé pak konstatuje, že bez ekonomické podpory není rozvoj možný, přičemž legislativa podporu omezuje či zastavuje. Neméně podstatným viníkem je také fatální selhání při koordinaci a spolupráci jednotlivých orgánů veřejné správy.

Je naprosto běžné, že z veřejných prostředků bude výroba za dobu poskytování podpory uhrazena výrobci hned několikrát. Nejsou výjimkou ani případy, kdy z výše uvedených důvodů je výroba zaplacena již za pět let. Obdobnou situaci lze pozorovat také v současné době, kdy dochází k alokování značného množství finančních prostředků určených pro investiční dotace do obnovitelných zdrojů bez koordinované spolupráce orgánů podporu poskytujících. Přestože cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu určitým způsobem zohledňuje souběh investiční a provozní podpory, nelze vzhledem k individuálnímu poskytování investiční dotace konkrétnímu subjektu na straně jedné a plošnému vypsání provozní podpory na základě referenčního modelu na straně druhé jednoznačně vyloučit určitou míru nadměrné kompenzace pro příjemce podpory.

Stanovilo výši podpory plně v souladu se zmocněním a dikcí zákona. Zavedlo krácení výše provozní podpory na základě obdržené nevratné investiční dotace. Nechalo vypracoval audit ke stanovení výkupních cen, jehož závěry předalo příslušným orgánům a seznámilo s nimi širokou veřejnost. Do probíhající novely navrhlo opatření vedoucí k omezení dopadů nepřiměřené podpory a návratnosti ke zvýšení schopnosti kontroly oprávněné podpory, přičemž jeden z návrhů byl v průběhu projednávání zákona vyjmut a druhý čelí pozměňovacím návrhům, díky kterým se může stát naprosto nepoužitelný a zbytečný. I přes všechny výše uvedené snahy ERÚ zůstává faktem, že dosavadní schéma podpory budou extrémně zatěžovat ekonomiku státu ještě po mnoho let, přičemž v rámci legislativním změn zatím nedošlo k zjednání nápravy, přestože ERÚ svými návrhy o to soustavně usiluje. Prodloužení platnosti nesprávně nastaveného systému podpory vycházející z toho, že nejsou podporovány nejefektivnější zdroje a nejsou zohledněny veškeré faktory, povede ve svém důsledku k dalšímu zhoršení daného stavu. V kontextu návrhu novelizace energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie lze uvést, že situace se bude dále zhoršovat, neboť dalším zásahem nedochází ke stabilizaci prostředí a vytvoření rovnovážného stavu na energetickém trhu, ale spíše naopak, navozuje se další období obtížně předvídatelného vývoje. Tolik pár postřehů ke zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu a nějaké závěry k tomu. A když už jsem tady u stolku řečníků, chtěl bych ještě reagovat na to, co tady zaznělo včera jako výhrady vůči nekonání ERÚ. Já mám tady kopii dopisu ze dne 29. května 2013, kterou zaslal Energetické regulační úřad tehdejšímu předsedovi hospodářského výboru Poslanecké sněmovny panu Ing. Milanu Urbanovi, kde upozorňuje na problémy aktuálního stavu. Dal podnět k prošetření, zda nedošlo ke spáchání trestného činu, o čemž informoval jak vládu České republiky, tak i hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.